Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Karel Šidlo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 374/3, které byly doručeny dne 8. dubna 2015. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy... V tom případě poprosím pana ministra, aby vystoupil se svým příspěvkem. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve stručnosti bych chtěl připomenout, že novela předkládaného zákona obsahuje zejména změny v oblasti ochrany veřejně přístupné účelové komunikace, v oblasti úpravy působnosti obecních úřadů, ve změně pojetí a vymezení kategorií tříd dálnic a silnic, nakládání s vraky či vyloučením tranzitní nákladní dopravy u silnic 2. a 3. třídy. Garanční výbor, kterým byl určen hospodářský výbor, se touto novelou opětovně zabýval, aby posoudil uplatněné poslanecké pozměňovací návrhy načtené při druhém čtení. Hospodářský výbor doporučil také způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení, se kterým souhlasím. Pozměňovací návrhy, se kterými nesouhlasím, se týkají postavení policie při stanovování dopravního značení, navrhovaných úprav správního trestání u kontrolního vážení či u znečišťování pozemních komunikací, a zejména pak zvýšení rychlosti na dálnicích. K tomuto bodu bych rád dodal následující skutečnosti.

Děkuji vám za to, že to budete respektovat. Prosím, pane ministře, pokračujte.

Jenom bych rád řekl, že existují závažné důvody pro to, že ty dálnice jsou dneska naprojektovány na rychlost 130 km. Možné zvýšení by mohlo přivést nutnost dalších úprav. Při všem respektu k tomu, že záleží na tom, jak budete hlasovat podle vašeho svědomí a vašeho názoru, rád bych apeloval, aby Sněmovna tento pozměňovací návrh na zvýšení rychlosti na dálnicích nepodpořila. Děkuji vám, pane ministře. Nyní otvírám rozpravu. Chci se zeptat pouze s přednostním právem? V tom případě pan předseda Stanjura s přednostním právem.